Pan předseda Bartošek, po něm pan předseda Farský. Prosím, pane předsedo. Děkuji vaším prostřednictvím panu předsedovi Kováčikovi.

Zjednodušeně řečeno, na rukou komunistické strany je krev. V současné době naše společnost prožívá velmi náročné období.

Nikdo z vás nebude chráněn, jestliže budete dopředu tohoto státu dávat lidi, kteří prosazují potlačování demokracie. Pan předseda Farský a jeho faktická poznámka. Máte slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

To chcete říkat, že stejnou roli tady sehrál v komunistickém režimu ten, který tloukl lidi na demonstracích, jako ten, který byl zavřený? Ne za příživnictví.

Ty v lidech tady evidentně ještě zůstávají. A tady je většina mentálních komunistů.

Kdo z Poslanecké sněmovny? Byl to váš předseda, agent StB a komunista, pro kterého teď hledáte podporu u dalších komunistů! Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka, po něm pan předseda Kováčik. Máte slovo, pane poslanče. Vážení kolegové, kolegyně, těžko se mi navazuje na tisíce podnětů, byli bychom tady asi dlouho.

Za komunismu nám určitě nebylo zakazováno, že nemůže nikdo kouřit.

Pokud chceme změnit myšlení, tak se musíme přestat chovat, jako právě se v té době, kterou já jsem žil, a nikdy jsem se oproti, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Kalouska nebál. Nebál jsem se mluvit, nebál jsem se říkat své názory. A když končila komunistická doba, tak mi bylo dvacet devět.

My dneska nejsme schopní si ty věci sdělovat a hlavně si nejsme schopní odpouštět. Jestliže se nechceme chovat, jako se chovali ti komunisté v té době, tak přece nemůžeme někoho dneska napadat za to, co dělal před 30 lety. A jestliže chceme jít dopředu, tak musíme hodnotit lidi podle jejich dnešní práce, podle jejich dnešních myšlenek, podle jejich dnešního svědomí. Pan předseda Kováčik, po něm pan poslanec Čižinský. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Těch podnětů tady bylo tolik, že jsem si udělal, ač to není mým zvykem, poznámku.

Ale souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že historii je třeba si pamatovat, poučit se, vycházet z ní, abychom ji nemuseli prožívat znovu. Ale prožíváme dnešek a připravujeme zítřek.

Takže ty osoby jsou stejné, akorát v jiné době. Žádná práce není opovrženíhodná. A co se týká onoho páně Kalouskova srovnávání obětí a viníků, a vícekrát připomenutého, víte, srovnání komunismus fašismus.

Dovolte, abych i jim věnoval tichou vzpomínku, když tady vzpomínáme. Prosím, bylo nás, kteří jsme tady pracovali za socialismu, poněkud více, než je těch, kteří se narodili až po převratu, nebo přišli do aktivního života až po převratu. Více, jak to tady bude. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Myslím, že každá doba má své symboly.

Faktická poznámka pana předsedy Filipa.